Je to tedy zásadní změna. A já jsem to chápal tak, že to je taková ta nejzazší hranice, na kterou můžeme my v té památkové péči ustoupit. S tím, že je pro mě teď velice důležité, jak bude probíhat další debata tady ve výborech a ve Sněmovně, protože beru to tak jako určitou dohodu, kterou jsme učinili s ministryní pro místní rozvoj, která bude respektována i v těch jednáních, a jakousi hranici, za kterou se už nepůjde.

Protože v opačném případě by podle mě to byla nejenom rizika, ale mohlo by to znamenat obrovské škody právě na ochraně kulturního dědictví v naší zemi, což věřím, že je nepřípustné. Takže jsem si vědom toho, jak obtížná bude debata, ale zároveň říkám, pro mě je naprosto zásadní, aby se držel ten kompromis, na kterém jsem se s paní ministryní dohodl, protože je to pro mě to nejzazší, co lze akceptovat, pokud máme v této zemi mluvit o efektivní a smysluplné památkové péči a ochraně a pokud je tady shoda, že to je něco, na čem musíme trvat.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Díky. Tady prostě zaznělo něco o korupci. A zaznělo to v souvislosti s lidmi, kteří se zabývají památkovou péčí.

A opravdu tak jak jste to řekla, tak je to pro mě zcela nepřijatelné. A myslím, že byste se skutečně všem těm slušným měla omluvit. Protože jestli víte o korupci, oznamte ji. Stalo se to? A pokud jste ji oznámila, tak neurážejte ostatní, kteří se té korupce nijak neúčastní. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Ivan Adamec, zatím poslední faktická. Takže pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já bych se vyjádřil tady k oblasti té památkové péče. Já bych netvrdil, že tam probíhá korupce. To rozhodně bych si nedovolil říct.

Já si myslím, že by tady pomohlo, když památková péče určuje, tak by měl platit ten princip, kdo určuje, tak také platí. A to tam bohužel není.

Paní poslankyně Barbora Kořanová.

Přesně tak to je, jak to říkáte.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Skutečně tady komplexní památková péče v České republice nemůže podle mého názoru být tímto způsobem dehonestována.

A samozřejmě i v rámci, a mluvil o tom pan ministr, i v rámci toho nového stavebního zákona tyto věci, aby tam nedocházelo k neodůvodněnému zdržování apod., řešeny mají být, i s podporou Ministerstva kultury. Ale tímto způsobem tady dehonestovat obranu a ochranu veřejného zájmu, si myslím, že je špatně.

Protože jedna věc je přece, jestli se dohodneme na tom, že památková péče je něco, co v této zemi potřebujeme, protože nám záleží na těch dokladech minulosti a předků, které tady máme. Bavme se o tom, aby to bylo co možná nejvíc... aby ta pravidla odpovídala i těm problémům, se kterými se setkáváme v realitě. Ale na druhé straně to nemůže znamenat, že ji vysadíme.

Ochrana kulturního dědictví. A samozřejmě, rozumíte, to je něco, čemu se věnuje v této zemi i profesně obrovské množství lidí.

A co se týče těch pravidel, majíli se zlepšit, tak opakuji, já jsem přesvědčen, že existují jiné nástroje, mluvil jsem o plánech ochrany, mluvil jsem o zákonu o památkové péči. Ale nemělo by se tohle promítnout do toho, že by stavební zákony zásadním způsobem omezil.